Děkuji. Žádná další faktická poznámka již není, proto poprosím pana ministra vnitra, který se přihlásil s přednostním právem, aby vystoupil v obecné rozpravě. Děkuji vám, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se pokusím být také velmi věcný na základě nahromaděných připomínek, které jsem si tady během vašich proslovů opatřil. Víte, ono je občas dobré tady být celou dobu, poslouchat celou dobu výroky všech opozičních poslanců, mnohokrát ze stejných stran, mnohokrát poslouchat to vzájemné protiřečení si, mnohokrát poslouchat ve slovech politiků z jedné politické strany absolutně opačná východiska, která mají vést vždycky k tomu samému závěru, a to je jednoznačná kritika vlády typu kolovrátku vláda to nezvládla. Zaslechli jsme tady věty přece jsme nikdo nemohli být na takovou krizi připraveni. Nemohli jsme přece mít na takovou krizi připraveny plány. No, pouze konstatuji, že jako ministr vnitra po osmi letech, kdy jste tady spoluvládli, jsem takové plány skutečně nenašel. To je jenom konstatování. Konstatuji, že migrační plán pro krizi velkého rozsahu hovořil o 20 000 lidech měsíčně. Tedy naopak z toho by mělo ve větě B a to se nestalo vyplývat, že vláda samozřejmě musela na počátku přijít s plánem velmi rychlým, velmi rychlým konceptem toho, jak situaci řešit, a ten uvádět postupně v život. A to se také stalo. To, že tady vzniklo Národní asistenční centrum, krajská asistenční centra, to nebylo samo sebou, to nevznikne samo. To někdo musí nastavit, vymyslet, uvést v život. Ještě jednou děkuji všem občanům, přes starosty a hejtmany, že to zvládli v život také uvést. Další poznámka, kterou bych chtěl říci hned na začátku. Víte, tady se říká: Vláda nemá systém, strategii, plán. A co jiného je lex Ukrajina II, který dneska předkládáme? Co jiného to je než výsledek strategického uvažování nad celou krizí jako takovou? Přicházíme se sérií opatření, která mají právě strategicky problémy, které v souvislosti s migrační krizí do České republiky vznikly, řešit. To je přece strategický přístup. Oceňuji některé poslance i z opozičních stran, že sami od začátku říkají: Ano, lex Ukrajina je krok správným směrem, někde s nějakou konkrétní výhradou. To je přirozené, to je normální, o tom se pojďme bavit, diskutujme o pozměňovacích návrzích a podobně. Ale je to strategický, a zdůrazňuji, strategický krok správným směrem. Objevuje se tady celá spousta ne úplně přesných výroků. Neřešená situace na Hlavním nádraží říkejme fakta.

Neziskové organizace s nimi pracují dále právě tím principem, aby ti lidé pokud možno co nejrychleji Českou republiku opustili.

Na tom letáku je přesně vyčísleno, jakou podporu dostanou v Maďarsku, pokud se tam vrátí. To dostávají. Tam jsou zástupci Ministerstva dopravy, kteří jim pomáhají kupovat lístky a pomáhají je na Hlavním nádraží odbavit. Dvě z nich jsou policisté v civilu, policista, policistka, aby to bylo přívětivější, žádné uniformy. Pracují s nimi dva zástupci romského neziskového sektoru. Dělají terénní práci na Hlavním nádraží, poskytují informace, poskytují pomoc, poskytují veškeré informace, které ten člověk potřebuje k tomu, aby se zorientoval v prostředí, kam přišel. Co je práce ukrajinských pohraničníků, kteří už na hranici dávají lidem jedoucím do České republiky informace o tom, že Česká republika je kapacitně vyčerpaná, Praha úplně? Informují je o tom, že pokud mají dva pasy, i ten maďarský, nemají v České republice nárok ani na korunu. Od té chvíle klesly proudy mířící do České republiky. Pokud tady někdo kritizuje malešické městečko, tak kde ty lidi máme nechat, kteří mají maďarský pas, jsou to v uvozovkách lidé, kteří tady mohou pobývat na tento pas zcela volně v rámci schengenského prostoru, ale stávají se bezdomovci, protože my jim nemůžeme nijak pomoci a žádnou sociální pomoc dát. Ano, my to tak vnímáme, matky s dětmi opravdu nemají být na nádraží na zemi. Zřídí se nějaké místo, kde ti lidé mohou pobývat v teple, s jídlem a kde se s nimi pracuje tak, aby se pokud možno co nejrychleji vrátili do země původu.

Neříkejme, že se ta situace neřeší. Nepřesné informace máte i ohledně focení, které jste tady zmiňovali. Od samého počátku byli foceni všichni příchozí bez dokladů.

Takže opět to byly nepřesné informace, které máte k dispozici. Toto je oficiální informace od cizinecké policie, můžete si ji ověřit. Prosím, uvádějme zde přesná fakta.

Potom tady stále slyšíme větu: Vy nemáte přehled, kde uprchlíci jsou. No a já se ptám, jestli nějaká země v téhle uprchlické krizi může takovou stoprocentní představu mít? Pokud máme nějakých 75 až 80 % lidí tam, kde mají být podle průzkumu a pilotního projektu, tak jsou to data, z kterých budeme moci po zpřesnění u školního zápisu, případně u nějaké další povinnosti, která bude vázána na výplatu některé z dávek, data můžeme zpřesnit, dostaneme se na 85 % této znalosti a dál už se nedostaneme. To je to maximum, co uděláme. Víte, kolik Němci, které dostáváme za vzor, jakou mají představu o přesném ubytování svých občanů uprchlíků na svém území? Kolem 50 %. Nemají více.

Ale já chápu pana hejtmana, a má pravdu. Potřebují zpřesněné údaje, potřebují nová data, potřebují to i starostové.

Protože pokud tam objevíme duplicity, člověka, který je registrován v Německu i v Čechách, v tu chvíli dochází k místnímu šetření na obou stranách hranice a v tu chvíli, pokud je zjištěno, že ten člověk není tam ani tam, tak mu může dokonce zaniknout i nárok na dočasnou ochranu, k čemuž mimochodem nám dnes schválený lex Ukrajina také výrazně pomůže. Pokud ten člověk bude dohledán na jedné straně a na druhé straně, může být řešen i tím způsobem, že je podezřelý z nějakého podvodného jednání.